Napřed jsem měl úmysl, že bych vůbec nevystupoval, nicméně...

Přicházím z prostředí, kde nejdůležitější, co ve vaší profesi je, jsou argumenty druhých.

Jestli tady někdo někoho urážel, tak to byl váš předseda. Pana kolegu Koníčka s buzerací. To si myslím, že bylo na hraně parlamentní kultury. Kdybyste slyšeli, tak už první vystoupení pana kolegy Koníčka by vás posadilo do lavic a poslouchali byste třicet, čtyřicet projevů, kdy se vám snažíme říct jasné argumenty opozice... Pane předsedající, mohl byste ztišit pana ministra, on mi tady za zády mumlá, že žádné argumenty nebyly. Pane ministře, na vás mohu mluvit přímo. Přečtěte si ten záznam, stenozáznam.

Vy tvrdíte, že to bude 18 mld., opozice tvrdí, že to nebudou žádné daně. Vy přicházíte s nějakou studií nějaké firmy, která neumí ani sčítat. My přicházíme s našimi argumenty. Tak je proboha poslouchejte. Já bych jej rád ztišil, ale já tady z mé pozice...

Ale každopádně pane ministře... Pane poslanče, já požádám pana ministra, aby nepřerušoval váš projev mluvením. Takže nevyberou se žádné daně. Slyšeli jste argumenty od opozice, že se nevyberou žádné daně. Vy jste přišli... Jestli se Poslanecká sněmovna neuvede ke kázni, přeruším jednání Poslanecké sněmovny.

Od opozice máte jasné argumenty, že se nevyberou žádné daně.

Myslím si, že argument pana kolegy Bendla byl jasný.

Pak tu máme možnost zneužití. Vy přijdete s tím, že tam nebudou žádné důležité údaje.

Dejte si na to pozor. Jsou politici, kteří jsou... Další

Nicméně to nebezpečí tady je.

A může se tam někdo nabourat. Víme, že systém se dá obejít. Říkala vám tady opozice, že ten systém je, že jsou jasné argumenty z vašeho Chorvatska, které tak preferujete.

Slyšeli jsme tady příspěvek od kolegy Farského. Upozorňoval na to, že to postihne dejme tomu jen pět procent plátců.

Na ty drobné živnostníky.